Konstatuji, že ve třetím čtení není žádná písemná přihláška. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Nikoho nevidím, mohu tedy rozpravu ukončit. Není tomu tak.

Děkuji, vážený pane předsedající. Vážená vládo, paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi, abych v této chvíli načetla návrh procedury, tak jak byly podány pozměňovací návrhy. Takže za prvé, nebudeme hlasovat návrhy legislativně technických úprav, protože...

Dále, pokud tedy to půjde, bod D2, osoby samostatně výdělečně činné, účastníci nemocenského pojištění.

A jako poslední pozměňovací návrh pana poslance Chvojky, který upravuje jednotný informační systém práce a sociálních věcí přechází na Českou správu sociálního zabezpečení. Děkuji. Pokud ne, tak proceduru schválíme. Požádám vás o novou registraci.

Kdo je proti?

Procedura byla schválena.

Ano, děkuji za slovo. Týká se povinnosti hlásit volná pracovní místa.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh.

Stanovisko paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. I tento návrh byl přijat. Další návrh. Děkuji.

Tento návrh se týká příspěvku pro osoby samostatně výdělečně činné. Stanovisko paní ministryně? Zahájil jsem hlasování číslo 13. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat. Budeli přijat, je nehlasovatelný bod D2.

Paní ministryně, stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Paní ministryně, stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.